Já prostě nerozumím proč. To pak přijdeme za doktory, kteří tady jsou, kteří jsou taky pravděpodobně placeni z veřejného zdravotního pojištění, a řekneme: Vedle toho, že vykonávají funkci veřejného činitele, ústavního činitele, poslance, tak ještě jsou z veřejného zdravotního pojištění placeni za to, co dokážou samozřejmě v čase, který jim na to zbývá vykonat. Ale protože to je z veřejných peněz, tak by bylo asi vhodné, aby dostávali jenom 40 procent? Já bych se velmi klonil k tomu a velmi bych prosil Sněmovnu, aby tento návrh zákona zamítla jako naprosto zbytečný populismus, který má možná řešit sliby některých a možná představy některých, jak všichni se musí práci v této Sněmovně věnovat na sto procent. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Bendu ohledně toho tvrzení, že údajně nějací kumulátoři se snaží vylepšit si své černé svědomí prostřednictvím schválení tohoto zákona. A jedna věc jsou voliči těch lidí, zvláště v komunálních volbách, pro které může být konkrétně třeba výhodné, když starosta za ně potom lobbuje ve Sněmovně, ale druhá věc je systémové nastavení těch pravidel pro celou republiku. Vy nám často vyčítáte, že jsme příliš radikální a že chceme všechno hned, a teď najednou říkáte, má se buď povolit střet zájmů, nebo zakázat střet zájmů. My pouze navrhujeme opatření, které snižuje motivaci funkce kumulovat.

My jsme chtěli jít nejdřív cestou snížení motivace kumulovat funkce, a potom můžeme jít klidně cestou zákazu střetu zájmů. Myslím si ale, že cesta správným směrem stojí za to. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ale to, co k tomu chci dodat, je, že pokud byste se rozhodli takový zákon schválit, tak by jeho účinnost musela být odložena o několik let, tak abychom neporušovali princip předvídatelnosti.

Tam je nesmírně důležité, pokud tady koalice má nějakou dohodu o tom, že tento zákon má projít, aby byla odložena jeho účinnost o několik let. Faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Rais. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych připomenout všem, že existuje institut neuvolněné funkce.

Odměna za tuto funkci je stanovena zastupitelstvem od do a zastupitelstvo může rozhodnout, že ta odměna je nula, anebo je do určité výše, která tak zhruba odpovídá tomu, co je zde navrhováno. Mám s tím osobní zkušenost.

Prosím, udělejte to a nemusíme přijímat normu, která skutečně vyvolá velké problémy, protože je tady právě ta záležitost s předvídatelností a právě také proto, že je celá řada zákonodárců, kteří mají své zaměstnání placené z veřejných zdrojů ve školství, ve zdravotnictví. Proč nepostihuje toto je, ale jenom uvolněné funkcionáře? Čili znovu opakuji, máme tady institut, nechme toto na voličích. Můžete své funkce vykonávat na sto procent, se všemi pravomocemi a kompetencemi, s celým aparátem, jenom za to nemusíte pobírat odměnu. To je možné už dnes. Děkuji.

Děkuji vám. Další faktická poznámka pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Birke.

Motivací našich politiků, úspěšných politiků, není získat druhý plat. Vy jste říkal, že tímto zákonem se sníží motivace získat post starosty. Naší motivací těch, kteří kandidují opakovaně a opakovaně je volí voliči, je snaha změnit něco ve své obci, snaha změnit něco ve svém kraji, prosadit svůj politický program.

Za nás to vylučuji. A připomínám, že mnozí z vás, i mnozí z vás, kteří sedíte tady, to v kampani využívali proti. A přesvědčovali jste voliče nevolte je, ti už sedí v Poslanecké sněmovně. Je to legitimní součást předvolebního boje, já to nijak nezpochybňuji, nicméně ctěme výsledky.

Ale ne změnou zákona. Děkuji.